28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé /sněmovní tisk 1000/ druhé čtení Děkuji. Vážený pane předsedající, já se velmi omlouvám, ale ještě možná pár slov k předchozímu bodu. Já už jsem nechtěl tu debatu protahovat.

A pokud jde o to penzum informací, které jsme dostali, tak nebylo pro nás jako pro ministerstvo využitelné. Já vám teď nejsem schopen zde na místě říct přesný seznam dokumentů, které jsme v této organizaci získali, ale mohu vás ujistit, že vám tyto informace můžeme poskytnout dodatečně písemně, pokud s tím budete souhlasit.

Proto jen krátce připomenu základní fakta. Dohoda, která je jinak známa pod zkratkou CETA, otevírá 35milionový trh pro český export a prohlubuje hospodářskou spolupráci s jedním z našich nejdůležitějších mimoevropských spojenců. Už nyní víme o mnoha společnostech, které budou chtít nové dohody využít. Firmy mají velký zájem o informace a konzultace a čekají na letošní den 21. září, kdy v režimu prozatímního provádění začne platit většina částí této dohody. Plný text vstoupí v platnost až po ratifikaci v národních parlamentech. Konkrétní příklady, jak CETA může českým firmám pomoci, popisuje veřejně přístupná dopadová studie, kterou si nechalo Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovat. Ta mimo jiné dokládá, že ekonomický dopad v řádech desítek milionů korun bude viditelný okamžitě v důsledku odstranění cel a ještě citelněji se projeví v dlouhodobém horizontu díky snižování dalších obchodních překážek. Důležité je pro firmy také zpřístupnění zakázek, veřejných zakázek v Kanadě na federální úrovni i v jednotlivých provinciích. Je důležité zopakovat, že Česká republika potřebuje uzavírat obchodní dohody. Pro zemi, jako je Česká republika, s menším vlastním trhem a silnou průmyslovou tradicí, je zásadní, abychom měli otevřené i další trhy, kam můžeme prodávat naše výrobky. Obchodní dohody včetně CETA zlepšují podmínky pro export, zjednodušují byrokracii a zamezují diskriminaci českých firem v zahraničí. Nově vznikající příležitosti pomáhají diverzifikovat náš export i mimo EU, což je jedním z našich dlouhodobých cílů v oblasti exportní politiku. Na kritiku, která zaznívala při projednávání ve Sněmovně, jsme reagovali už mnohokrát. Nedávno jsme také členům jak hospodářského, tak zahraničního výboru zaslali podrobný dopis, v němž byly námitky, které zazněly, velmi důkladně popsány a vysvětleny. Nyní ve stručnosti zopakuji, že CETA nijak nezasahuje do regulatorních pravomocí EU a členských států. Na evropský trh smějí být i nadále dováženy pouze ty výrobky, které splňují naše standardy a naše normy. Zachováno je také právo regulovat ve veřejném zájmu a ochrana veřejných služeb. Dohoda také výrazně zlepšuje systém investiční ochrany oproti dosavadnímu systému arbitráží. Ve vyjednáváních se nám podařilo dosáhnout velmi dobrého výsledku a české firmy budou mít mnohem snazší cestu uspět na kanadském trhu. Právě proto bychom měli ratifikaci této dohody podpořit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, panu ministrovi. Tento sněmovní tisk byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a hospodářskému výboru. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 1000/1 a 2. Prosím, aby se postupně ujali slova a odůvodnili usnesení zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Matěj Fichtner. Prosím, pane zpravodaji.

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. To jsem právě učinil. Děkuji, panu zpravodaji. Dějí se tady dnes věci... Zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Pavel Šrámek je druhým zpravodajem, který odůvodní usnesení výboru. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane místopředsedo za slovo.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra průmyslu a obchodu Jiřího Koliby, zpravodajské zprávě poslance Pavla Šrámka a po obecné a podrobné rozpravě I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a EU a jejími členskými státy na straně druhé; III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi hospodářského výboru.